Stanovisko je doporučující. Stanoviska pana ministra? Já vás ještě všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Stanoviska jsme slyšeli. Zahajuji hlasování o návrhu A1. Kdo je proti? Je to hlasování 454. Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o A2. Kdo je proti? Je to hlasování 455. Návrh byl přijat. Teď budou tři pozměňovací návrhy pana poslance Farského. Stanovisko pana ministra?

Je to hlasování 456.

Nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. B3 prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho roku na dva roky. Já se omlouvám, já tady mám napsáno, pane zpravodaji, že v případě... Pardon, ano. B3 prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte na dva roky z jednoho roku. Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o B3. Kdo je proti?

Celý ten zákon dohromady. Nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Tam jde o složení komisí, které to schvalují.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Tam jsou to anonymní dárci během posledních dvanácti měsíců. Je to prostě kousek zase toho zákona. Nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? Je to hlasování 464. Návrh nebyl přijat. Nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan ministr?

Návrh nebyl přijat. Nedoporučuje se. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. F7/1 až 3 je promítnutí toho všeho, co jsme teď neodhlasovali, kdyby se to bylo odhlasovalo, do občanského zákoníku. Stanovisko pana ministra?

Je to hlasování 468.